Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 41. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Toliko tedy omluvy. Paní poslankyně, páni poslanci, nyní bych vás chtěla informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Navrhujeme následující postup jednání v tomto týdnu.

Pokud bude tato volba v prvním kole neúspěšná, dohodneme se poté na konání druhého kola. Na závěr mám dvě informace. Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů nebude ve čtvrtek 27. října Poslanecká sněmovna jednat.

To je z mé strany vše. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozeslán elektronickou poštou.

A ještě než vám udělím slovo, mám zde jedno sdělení. Paní poslankyně Monika Oborná hlasuje s náhradní kartou 33. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.